Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, zákon o právu na digitální služby předpokládá katalog služeb. První verze se objevila ve vládním systému eKLEP 7. 12., avšak vaše ministerstvo nedodalo ani jednu službu.

Vážená paní ministryně, opravdu vaše ministerstvo neposkytuje vůbec žádné služby občanům?

Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, není pravda, co zde bylo řečeno, že bychom jako ministerstvo neposkytovali služby občanům.

Uznávám, že to byly velmi náročné úkoly.

V současné době je stav takový, že to samozřejmě doháníme, napravujeme.

Pokud jde o Vězeňskou službu, tak s ohledem na vypjatý časový rámec a skutečnost, že na straně rezortní organizace došlo ke komplikacím, to byla ta závažná nemoc pracovníka, byly Ministerstvu spravedlnosti dodány podkladové materiály ve stavu, který je ještě dopracováván.

To velmi rád slyším, paní ministryně, a děkuji za to.

Pane ministře, jaká studie bude probíhat?

Studie bude prováděna pouze v podmínkách Státního zdravotního ústavu, kde dotčenou kohortou na bázi dobrovolnosti, a oni se tak sami rozhodli, budou jejich zaměstnanci, a to z důvodu ideální kombinace očkovacího centra a Národní referenční laboratoře, to znamená, že tato studie bude nabídnuta pouze v rámci Státního zdravotního ústavu.

A jistě předpokládá samozřejmě dílčí rozdělení respondentů, respektive pohlaví, věk, zaměstnání a tak dále, aby bylo možno s tím potom nějakým způsobem pracovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně obecně je u vakcín už nyní prokázáno, protože ten vývoj trvá nějakou dobu a hlavně navazuje na vývoj podobných vakcín, na podobná infekční agens z minulosti, takže už nyní je patrno a známo, jak dlouho jsou přítomné protilátky po vlastním onemocnění.

A je to standardní postup při vývoji i ostatních vakcín ve chvíli, kdy je uvádíte na trh. Takže to se spíše dostáváme do oblasti regulace léčiv jako takových.

Děkuji.